Ta Agentura existuje, ta Agentura prostě existovat bude dál a my možná máme teď možnost, abychom otevřeli diskusi o tom, jak bude fungovat a čím se bude zabývat. S mnohými věcmi, které tady zazněly, znovu opakuji, souhlasím, s mnohými samozřejmě nesouhlasím. Ale prosím, bavíme se prostě o fungování, nikoliv o obsahu. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do rozpravy. Táži se pana ministra, zda chce závěrečné slovo? Prosím, pane ministře. Vážené dámy, vážení pánové, samozřejmě uznávám, že pojetí lidských práv je legitimním tématem politické debaty, která zpravidla nevede ke shodě všech se všemi.

V tomto případě se připojuji k hlasu pana zpravodaje. Jde primárně o technickou stránku věci.

Apeloval bych na vás, abychom ten proces projednávání už dokončili. Děkuji. Nyní budeme postupovat podle přednesených návrhů.

Hlasovat budeme o tom, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto předchozího souhlasu.

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení.